Na druhou stranu musím konstatovat další celkem zajímavý jev.

A to si nemyslím, že je správné používat takové nátlakové akce na naše zákonodárce. Kdo tedy tyto spamové útoky zařídil? Já se můžu pouze ptát. Já na nikoho neukazuji. Jenom se ptám, komu to prospělo. Děkuji. Pan poslanec Kott, po něm pan poslanec Válek, faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Pan poslanec Válek, po něm pan poslanec Pražák. Prosím, máte slovo.

Můžete se smát.

Já rozumím tomu, že zřejmě nepředpokládali, že se něco takového odváží Poslanecká sněmovna řešit.

Tak já děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Dobré poledne. Já mám myslivců kolem sebe mraky, vážím si jejich práce, všechno.

A druhá věc.

Máte slovo.

Prostě to není cesta.

Pan poslanec Čižinský má slovo k faktické poznámce. Díky za slovo. No tak pan poslanec Koten řekl silný názor a odešel. Něco vyvrátili mí předřečníci. Já bych chtěl ještě dvě informace. Jedná se o nalezení rovnováhy, nikdo nechce zvěř vybít. Takže to byla skutečně manipulativní informace. A potom ještě se vyjádřit k tomu, že se lidé zajímají. Pan poslanec Jurečka měl pravdu v tom, že říkal, že to je velmi důležitý zákon, jeden vůbec z nejdůležitějších za celé čtyři roky, co tady budeme schvalovat.

Pan místopředseda Pikal s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.